V této souvislosti vyvstává opět další otázka, a to, zda je skutečně nutné zavádět další státem vytvořenou a spravovanou evidenci, která shromažďuje údaje o osobách. V praxi se totiž bez potíží dnes zjišťuje bezúhonnost osob, ustanovení v dovoleních orgánů obchodních společností, a to prakticky zjištěním z rejstříku trestů. Další otázkou jsou pak samozřejmě náklady na zřízení a vedení této evidence. Jak už jsem tady uvedla, myslím, že z toho, co tady padlo, je jasné, že tato novela znamená další krok správným směrem v oblasti digitalizace. Týká se nejen posílení možnosti využití elektronických prostředků identifikace, ale hlavně umožnění plně elektronického vytvoření kapitálových společností. V zásadě se jedná o revizi obchodněprávní úpravy a úpravy živnostenského rejstříku, nicméně jak už tady padlo, z mého pohledu je nezbytné, aby v průběhu legislativního procesu byly provedeny změny, které povedou v tuto chvíli k odstranění mnou řečených nejasností a problematických ustanovení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchal paní kolegyni a mohu ji ujistit, a od toho jsou jednání na výborech, že pokud tam budou nějaké racionální změny, že nejsem žádný dogmatik, a samozřejmě se ten text může měnit, pokud budou racionální argumenty.

Já vám děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Návrh digitální novely, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, má implementovat do českého právního řádu další změny vyplývající z evropské směrnice, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů a v právu obchodních společností.

Návrh také nově definuje nezpůsobilost k výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Zakládá je rozhodnutí českého nebo zahraničního orgánu veřejné moci zakazující dané osobě výkon funkce.

Zákon tedy zavádí evidenci takzvaných vyloučených osob, které nemají šanci založit firmu ani být součástí vedení společností.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně, a nyní je řádně přihlášen v obecné rozpravě pan poslanec Tomáš Kohoutek. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.

Novelou notářského řádu se umožnilo, aby celý proces založení a vzniku společnosti proběhl bez fyzické přítomnosti zakladatele či zakladatelů u notáře.

Citovaná směrnice ale požaduje, aby zápis společnosti do obchodního rejstříku nebyl podmíněn vydáním živnostenského oprávnění, jinými slovy, živnostenské oprávnění může společnost obdržet až poté, kdy bude zapsána do obchodního rejstříku, a tím dojde k tomu, že poté, kdy bez fyzické přítomnosti sepíše notář zakladatelskou listinu či společenskou smlouvu, bude moci notář, aniž by čekal na vydání živnostenského oprávnění, zapsat společnost do obchodního rejstříku.

Evidence bude neveřejná.

V souvislosti se změnu živnostenského zákona již nebude rejstříkový soud oznamovat živnostenskému úřadu, že osoba nepodala návrh na zápis nebo návrhu na zápis osoby nebylo vyhověno, a promítá rozpojení soukromoprávní a veřejnoprávní roviny při zakládání a vzniku obchodních korporací a dále se promítá zmíněná změna zákona o obchodních korporacích, která zavádí evidenci vyloučených osob. Také děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, proto tedy obecnou rozpravu končím. Pro pořádek se optám, zda je zájem o závěrečná slova? Není. A jelikož nezazněly žádné jiné hlasovatelné návrhy, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevnímám takový návrh, takže přistoupíme k hlasování. Já jsem zahájila hlasování. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nevnímám takovou žádost či návrh, takže konstatuji, že jsme se vypořádali se všemi nyní hlasovatelnými návrhy.